Tak já děkuji panu předsedovi naší strany za pěkná slova o mně. Nicméně zase nebuďme na pana ministra financí tak zlí.

Takže v podstatě já se nemám proč bránit. Pan ministr byl vlastně až moc přiměřený, bych řekl.

Já nemám důvod se bránit ani cokoliv vyčítat panu ministrovi. Děkuji, pane poslanče. Pan místopředseda Bartošek a jeho faktická poznámka. Po něm faktická poznámka pana předsedy Kováčika. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že v úvodním projevu pana vicepremiéra zaznělo mé jméno, mám potřebu se zeptat: Pane vicepremiére, jak se kladou otázky v průběhu vyšetřování, aby nebyly pitomé? No víte, my jsme vyšetřovací komise. Ale nikdo neřekl, že jste něco udělal. Já prosím, abyste na sebe nepokřikovali. Mluvíte ke Sněmovně, prosím dodržujte úctu ke Sněmovně. My jsme kladli otázky, které se snažily dostat na podstatu věci. Stejně tak, jak jsme kladli řekněme nepříjemné otázky vám, kladli jsme je stejně důrazně i jiným. Ty otázky nebyly jiné. Pan předseda komise řekl, že jsem používal svůj deníček. Ano, protože jsem si zapisoval výpovědi jednotlivých lidí, kteří přišli před komisi. To jsem si analyzoval a na základě toho jsem pak kladl otázky.

A věřte tomu, že bych chtěl ocenit práci všech členů komise, i člena vaší strany. To nebyly mnohdy jednoduché diskuse. Jste stále hnutí, dobře. Ale rozumíme si, o čem si povídáme. Z toho důvodu chci říct jednu věc. Ty otázky byly nepříjemné. Dostali jsme se ke spoustě věcí. A znovu říkám, závěrečná zpráva není pouhé konstatování, ale součástí závěrečné zprávy jsou dvě trestní oznámení.

Děkuji panu místopředsedovi. Následují faktické poznámky. Pan předseda Kováčik, pan předseda Stanjura, pan ministr Babiš. Všechny tři faktické poznámky. Takže to po panu Kalouskovi a Vondráčkovi přednostní práva. Děkuji za slovo. Tak tedy potřetí, paní a pánové. Poměrně věcná diskuse k poměrně věcné zprávě a jasným závěrům, dvě trestní oznámení a návrh konkrétního usnesení, se tady zvrhla v koaliční zabíjačku. Mně ten stav připadá jako manželství, ve kterém, i když vím, že vládní koalice je vždycky sňatek z rozumu, převládl spíše nepřekonatelný odpor, a tak je těsně před rozvodem. Jenže volby budou až za řadu měsíců. Já bych chtěl poprosit, pojďme se vrátit k té věcné rovině projednávání této zprávy. A jinak se mi chce říct: jménem zákona, vážená vládní koalice, je čas, abyste se rozešli. Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Vy jste se ptal pana vicepremiéra, jak si on představuje takové jednání vyšetřovací komise. Tak třeba takto. Chápete to? Ano, děkuji, chápu. Další otázka jiného člena vyšetřovací komise. Snažím se. Makám pořád. A poslední otázka, a tím mohl ten výslech skončit.

Prosím, pokračujte, pane předsedo.

Ano, samozřejmě. Čerpám z veřejných zdrojů. S faktickou poznámkou pan místopředseda Vondráček. Děkuji za slovo. Dovolte mi konstatovat, že odpoledne se ještě o reorganizaci policie tady nemluvilo. Já jsem přihlášený s přednostním právem po panu Kalouskovi.

Děkuji. To byly všechny faktické poznámky. S přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Babiš. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kalousek! odvedl pozornost od bodu, který projednáváme, a sice závěrečná zpráva vyšetřovací komise ÚOOZ. To projednáváme. Teď nemáme bod interpelace. Já jsem svoji interpelaci stáhl, žádnou otázku jsem nepoložil. Bez ohledu na to, že to byly zmatené bláboly, hlavně prostě tu otázku nikdo nepoložil.